Takže ten návrh nesměřuje k příštímu roku a nemění parametry rozpočtu, který je takřka připraven a který přijde za 13 dní do Poslanecké sněmovny. Možná to není přesná zpráva, psala to Mladá fronta.

Na tom se určitě shodneme. Vždyť tabulky publikuje Ministerstvo financí. Kdo chce, se do nich podívá. Pane poslanče, omlouvám se, vaše dvě minuty jsou pryč. Nyní zde ještě eviduji čtyři faktické poznámky. Přečtu pořadí. První pan poslanec Farský, poté pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Seďa a poslední pan ministr financí. Takže nyní poprosím pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

A to si myslím, že je potřeba k těmto částkám říct. Zazněla tady čísla o tom, jak obce i bez tohoto zvýšení na tom budou skvěle a jak vlastně není potřeba jim přidávat, protože už mají snad dost.

A to je skutečný výběr, skutečná realita výběru daní, jak je na obcích vidíme ve skutečných číslech, které nám do obecního rozpočtu přichází. Takže to jsem chtěl doplnit jako přesná čísla k poslednímu srpnu letošního roku. Pořád dostáváme menší částky, než jsme dostávali v loňském roce.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já musím odmítnout ten pohled účetního, to znamená pohled, kde konstatujeme, kolik obce dostaly navíc, ale už vůbec k tomu nedáváme, co za to jsou povinny udělat. Obce dostávají téměř při každém projednávání zákona v Poslanecké sněmovně nějaké povinnosti, ale už k tomu automaticky nepřidáváme finanční prostředky. Takže tady říkat, kolik obce a jejich rozpočty dostaly navíc, ale už k tomu neříct, co z toho jsou povinny dělat, protože jsme jim to v Poslanecké sněmovně nařídili, je nefér. Je to jenom účetní pohled na věc, nikoliv faktický.

A chtěl bych připomenout diskusi včera, kdy i z řad koaličních poslanců tady byla debata na téma horního zákona, kde zde byly citovány věci, jak se jednorázově některé obce dostanou do problémů a musí je řešit.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já mám procedurální návrh podle § 53 jednacího řádu.

Děkuji. Protože se jedná o procedurální návrh, nechám o něm hlasovat bez rozpravy. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Před hlasováním s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Děkuji, vážená paní předsedající. Musel jsem využít svého přednostního práva, protože se hlasuje bez rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já budu hlasovat proti tomu, abychom jednali po půlnoci. A my podporujeme přijetí smlouvy s Ukrajinou, ale jestliže vláda říká, že je pro ni něco priorita, kolik těch priorit máme?